Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za vládu pan ministr zahraničí a zpravodajka tohoto bodu paní poslankyně Miroslava Němcová. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Další na řadě je paní poslankyně Helena Langšádlová. Ano. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Chalupa, který je nepřítomen, ruším tedy jeho přihlášku. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala, který je taktéž nepřítomen, dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Soukup, který je taktéž nepřítomen. Žádá o slovo paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo, to chci říci jako první. Za druhé, protože pravděpodobně ti, kteří byli přihlášeni, se už do rozpravy zapojit nechtějí, možná se objeví ještě někteří další, ale mou povinností je, ještě než bude rozprava uzavřena, přečíst návrh usnesení, který byl včera, tak jak jsme jej zformulovali, tak jsme jej doručili předsedům poslaneckých klubů, aby jej měli k dispozici pro konzultaci uvnitř svých klubů se svými poslanci. Dovoluji si požádat o klid v Poslanecké sněmovně, prosím, abyste své rozhovory přerušili, aby paní zpravodajka mohla přednést návrh usnesení. Tedy přednáším tento návrh usnesení. Má sedm bodů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Iinformaci vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice. Žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou.

Odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

Podporuje volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítá návrhy na jeho omezení.

Žádá vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu.

Tolik je návrh usnesení. Děkuji paní zpravodajce. Nyní o slovo požádal pan ministr zahraničí. Prosím, pane ministře.

To je stanovisko, které je na vládě podporováno podle mě jednohlasně.

Zároveň jsem přesvědčen, že bych to nenapsal lépe, než je tady napsáno, že podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice Evropy. Nejsme žádná pevnost, my jsme dnes skutečně průchodné místo jako žádné druhé. Dokonce ani Amerika nemá takové množství příchozích, jako má Evropa, a máme právo podle mě se chránit, když jsme ohrožování tou pátou kolonou uvnitř. Takže já to pokládám za naprosto jasný axiom naší politiky. Pak tu je, že žádáme o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. Takže já za sebe mohu říci, jak jsem to tak sledoval a teď si to přečetl, já pro to zvednu ruku a doporučím i těm, kteří mě budou mít zájem poslouchat, aby pro to zvedli ruku také. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

U některých máme trochu pochybnost, a proto nám dovolte, abychom tu pochybnost vyjádřili v hlasování. Rád bych vás požádal, pane předsedající, abyste nechal o jednotlivých bodech hlasovat zvlášť.

Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy.

O slovo se hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko. Dámy a pánové, já se pouze odkazuji na usnesení, které jsem přednesla v obecné rozpravě. Děkuji. Dále se hlásí o slovo pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Ptám se, kdo ještě další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo.

Vážím si toho, že Poslanecká sněmovna věnovala svůj čas této otázce.